Financují zdravotní pojištění, mnoho z něj nečerpají.

Děkuji. Několik omluv.

Pan poslanec Kopřiva je přihlášen do rozpravy, připraví se pan poslanec Žáček. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Oba tyto subjekty daly kladné stanovisko na ten pozměňovací návrh.

Na tuto nesrovnalost dlouhodobě upozorňují různé lidskoprávní organizace, ale právě i Úřad veřejného ochránce práv.

Ty děti jsou nyní bohužel vyloučeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou odkázány na systém komerčního zdravotního pojištění cizinců, o kterém už tady byla řeč, a ten v praxi působí problémy jak těm samotným dětem, tak jejich rodičům cizincům, tak i poskytovatelům zdravotní péče, a je proto dlouhodobě kritizován. Pojistné podmínky komerčních pojišťoven obsahují velké množství výluk, pojistných limitů a dalších prvků, které způsobují, že část zdravotní péče tyto pojišťovny neproplácejí.

Na nepříznivé dopady stávajícího řešení těchto dětí cizinců s dlouhodobým pobytem tak dlouhodobě upozorňuje

Děkuji, pane předsedající.